Prosím.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k žádosti našich poslanců za hnutí ANO bych tímto chtěl znovu otevřít rozpravu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, my jsme přestávku využili k poradě našeho poslaneckého klubu.

Děkuji. Eviduji váš návrh.

Jestli někoho dalšího nevidím... Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, situace je doopravdy velmi zvláštní. Nesedím tu denně při třetích čteních, ale dokážu se zorientovat v zákonech. Koukám, že naši koaliční partneři z hnutí ANO ani po dvou a půl letech nedokážou se orientovat vlastně v tom, o čem hlasují. A ještě... Je to naprosto zjevné. A ještě ke všemu tady není vůle dodržovat koaliční smlouvu a vládní prohlášení. A poprosím koaliční partnery z ANO, aby už nikdy nebrečeli, že nějaká z koaličních stran nedodržuje koaliční závazky. Pouze pro pořádek říkám, že bylo postupováno a hlasováno v souladu s jednacím řádem, který nebyl porušen. Faktickou poznámku má pan poslanec Vondráček. Po něm pan poslanec Schwarz. Prosím. Pane ministře, jste asi mnohem lepší, než jsme my. My jsme proceduru tady absolvovali a skutečně chvílemi nebylo zřejmé, o jakém návrhu se hlasuje, jakým způsobem. My zákonodárci máme tu odpovědnost. My tady sedíme.

A toto činíme. Váš příspěvek do diskuse naše rozhodnutí nezmění. Já doufám, že to takto budete respektovat. Prosím, s přednostním právem. Promiňte prosím.

A já teď nevím, jak je to doopravdy. Nemohla by se koalice sjednotit alespoň na tomto? Nyní pan předseda Kováčik. Prosím.

Děkuji za slovo. A tak mě napadá to, co se říkávalo tady v devadesátých letech, kdy vztahy tady byly velmi vyostřené.

Ty své války si tady nevedli před Sněmovnou jako celkem. Své spory si tady neřešili na úkor jednacího času Sněmovny.

Já si myslím, že ten návrh na zopakování druhého čtení je tady naprosto namístě.